Dříve než dám slovo panu zpravodaji, dovolte mi načíst dvě omluvy.

Poprosím pana zpravodaje, aby podal vysvětlení. Děkuji. Velmi děkuji, paní místopředsedkyně.

Dovolím si přečíst vám k tomu dotčenému bodu týkajícímu se Národního parku České Švýcarsko toto stanovisko. Ve zrušovacím ustanovení článku 13 se ruší všechny právní předpisy a jejich novely, kterými byly dosud jednotlivé národní parky vyhlašovány.

Jde výhradně o legislativně technickou úpravu.

Ano, děkuji.

Jako první bychom hlasovali legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení. Prosím, máte slovo.

Tuto část podpořit nemůžeme, tudíž mám tuhletu prosbu. Ano, prosím, pane zpravodaji. To myslím není vůbec nic proti ničemu. Je to ono zrušovací usnesení k článku 3 sněmovního tisku 501/0. O tom bychom hlasovali zvlášť, a pak o zbylých legislativně technických. Paní místopředsedkyně, je na vás, o které legislativně technické necháte hlasovat jako o první. Já bych v tuto chvíli nechala hlasovat tu navrženou panem poslancem Stanjurou.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji.

Prosím stanovisko pana ministra.

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní bychom se už věnovali jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ty první budou návrhy pod písmenem E pana poslance Klána. Ve stručnosti jde o to, že by se Tak, už tam mám příliš poznámek. Pozměňovací návrhy pod písmenem I pana poslance Klána. On žádal o hlasování I1 a I2 samostatně, zbytek potom můžeme dohromady.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 63. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nesouhlas.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní bychom tedy už hlasovali společně I3 až I6, stanovisko je nesouhlasné. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Přikročíme k pozměňovacím návrhům pod písmenem H pana poslance Klučky. Můžeme hlasovat dohromady H1 a H2. Stanovisko je souhlasné. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 66. Přihlášeno 163 přítomných, pro 150, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Další bychom mohli v jednom hlasování odhlasovat blok pozměňovacích návrhů pod písmenem A z výboru pro životní prostředí s tím, že nehlasovatelné jsou díky aktuálně schváleným pozměňovacím návrhům pana kolegy Klučky body A7 a A17. Pokud budou přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem A, budou nehlasovatelné návrhy kolegy Zahradníka C10, 11, 12 a C13.